Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 33 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 19, proti 105. Návrh byl zamítnut.

Omlouvám se. Poprosím o stanovisko ministerstva. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan místopředseda Filip se hlásí s přednostním právem před hlasováním o návrhu zákona jako celku.

Komunistická strana Čech a Moravy cítí odpovědnost vůči všem občanům naší země. Protože ve státním rozpočtu je obsaženo plnění závazků, které Sněmovna přijala v jednotlivých zákonech, které jsme museli v rámci legislativní nouze a nouzového stavu přijmout, abychom splnili to, co je nutné pro zabezpečení lidí v první linii, pro zdravotníky, pro pracovníky sociálních služeb, pro příslušníky integrovaného záchranného systému, pro vojáky a pro další, abychom splnili to, co jsme slíbili těm, kteří udržují zaměstnanost, abychom se vypořádali s tím, co je potřeba udělat pro ty, kteří ztratili práci a jsou závislí na pomoci státu a byly zajištěny schválené kompenzace, o kterých mnozí mluví, mnozí o ně usilovali, ale nejsou ochotni svá slova přeměnit v činy, tak Komunistická strana Čech a Moravy změnu státního rozpočtu schválí. Jsem přesvědčen, že je to krok, který znamená odpovědný přístup k tomu, jakým způsobem se vypořádáváme s tím, že něco lidem slíbíme.

Děkuji vám. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Volně vaším prostřednictvím navážu na pana místopředsedu Filipa.

A tady dovolte, kolegyně, kolegové, abych ocenil přístup sociální demokracie. Je vidět, že tradiční demokratické strany jsou si vědomy, jaká je cena bezpečnosti a stability České republiky. Jsou si také vědomy toho, co znamená prozápadní orientace České republiky. A ten, kdo zrazuje naši bezpečnost, je tento premiér a hnutí ANO, protože se necháváte vydírat komunisty.

Jste slabá vláda a premiér je slaboch, protože se nechává vydírat komunisty!

Děkuji. V tom případě bychom se mohli přesunout k závěrečnému hlasování, protože o všech návrzích skutečně bylo hlasováno.